Takže já bych navrhoval, pojďme zvednout mateřský příspěvek nebo to, co jim chceme navýšit, až na 480 tisíc, ale pro ty, kteří budou doma dva roky. A těm, kteří chtějí být čtyři, nechme stávající částku, protože my jim přispějeme tím, že za ně platíme sociální a zdravotní.

Takže zkuste nad tím přemýšlet a pojďme se o tom bavit. Já věřím, že dojdeme k nějakému závěru, který bude motivující pro ty, kteří chtějí pracovat.

Děkuji za slovo.

Děkuji paní ministryni. Paní poslankyně Pastuchová. Já se omlouvám, že budu reagovat na svého kolegu ze svého poslaneckého klubu, ale to jste fakt přehnal, pane kolego. Pokud, tak je uznán lékařem a je to rizikové těhotenství.

Na dispečink jít nemůže, takže zůstává doma. Takže je i vinou lékařů možná trochu, že pak napíšou to rizikové těhotenství. To není věc té ženy.

Prostě já si myslím, že těch povinností při té mateřské neříkám dovolené, dneska jsou to už i muži na mateřské dovolené... Ale říkat tady takováto prohlášení na úkor žen a matek mi přijde fakt nefér. Děkuji. Prosím, máte slovo.

To bylo fakt mimo mísu. Děkuji. Vidím, že faktická poznámka pana poslance Bláhy vzbudila jako obvykle emoce a pan poslanec Bláha má další dvě minuty. Vážené kolegyně, kolegové, věřte tomu, že rozhodně nechci zbrojit proti zodpovědným rodičům a matkám.

Ale já chci hovořit o tom, že chceme být přece rozpočtově odpovědní. Tady všichni povídáme, jak myslíme na budoucnost. Mysleme na ty rodiny, aby si opravdu mohly šáhnout na nějaké peníze, aby se udělal rozdíl právě mezi těmi, kteří to zneužívají, a těmi, kteří potřebují ty peníze, aby mohli jít dál, aby neztratili tu možnost normálně žít. Proto chci navrhnout to, abychom těm, kteří budou zodpovědní, dali klidně i víc, protože oni si to sami zaplatí. Oni si na to přispějí, že půjdou po dvou letech do práce. A tím pádem jim můžeme nedat jenom 300, můžeme jim dát klidně 480 tisíc a ještě na tom stát ušetří. A navíc neztratí právě ty pracovní návyky. Ono je to totiž trošku jinak, organizovat si rodinu, když jsem celý den doma, nebo organizovat si rodinu, když chodím do práce. Je to prostě jinak. Že se chovají jinak? Tak tam jsou jako nezodpovědní? Tam jsou jinak na tom? Jsou ve stresu víc ty děti? Podívejte se, jak jsou sebevědomí zahraniční sportovci.

Takže se jenom zamyslete. Pane poslanče, já jsem vám řekl, že váš čas vypršel, přesto vyvolal další čtyři faktické poznámky.

Já jsem nechtěl vyvolat tolik faktických poznámek, bohužel se to stalo. Nechci v tom tedy ani teď pokračovat. Nicméně já musím reagovat na paní kolegyni Pekarovou Adamovou, která mě osočila ze lži. Já prostě trvám na tom, že za vašich vlád se změnil valorizační mechanismus výpočtu důchodů na jednu třetinu růstu reálných mezd a jednu třetinu růstu inflace a reálně ty důchody klesaly. Jenom pro srovnání, vláda sociální demokracie po návratu do vlády valorizační mechanismus změnila tak, že v dnešní době rostou důchody o celou inflaci a polovinu růstu reálných mezd. A právě díky tomu se zvyšují dneska o stokoruny a zvyšovaly by se i bez toho, kdybychom nepřijímali ten zákon, který jsme projednávali před tímto. Děkuji za dodržení času.

Bude to opravdu velmi náročná debata.